Dobrý den, pane ministře , jsem rád, akorát jste dorazil.

Pokud to podporují jejich ředitelé a říkají, že jsou schopni zajistit dodržování zdravotnických a hygienických zásad tak, aby eliminovali riziko šíření covidu, tak já bych jim věřil.

A já vnímám i tu tenzi, že jedni říkají: Už proboha otevřete! A další říkají: Co blázníte? Nebo: Vy chcete snad někoho zabít? To mně chybí.

Stejně jako si zaslouží strategii školství, tak si ji zaslouží určitě také sport obecně, ale chtěl bych především k těm horám.

Takže také asi by to chtělo o tom režimu, pravidlech.

Prostě drží se ta pravidla, funguje to, nastavilo se to a není žádný problém. Jsem o tom pevně přesvědčen.

Děkuji za pozornost a prosím o tu reakci. Děkuji.

Dobré odpoledne, dámy a pánové.